Děkuji paní poslankyni za dodržení času k faktické poznámce a nyní s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já mám za to, že realizace takového návrhu by výrazně poškodila českou ekonomiku, že by poškodila i drtivou většinu občanů a rodin v České republice, a pevně doufám, že toto doporučení nevyslyší ani tato vláda.

Ano, poprosím o klid!

Ony tam ale bohužel nejsou.

Za prvé, že tak jako v letošním, tak jako v minulém roce, tak ani v příštím roce nebude v rozpočtu jediná koruna nákladu na nezbytné systémové změny, které mají zajistit udržitelnost penzijního a zdravotního systému. Víme všichni včetně vlády, že ty systémy, tak jak jsou nastaveny, mohou bez velkého problému... Víme všichni, že tak jak jsou ty systémy nastaveny, mohou bez velkého problému fungovat do roku 2030.

Ten problém narůstá a kulminuje kolem roku 2040. Ve svých studiích udržitelnosti, které předkládá do Bruselu, to uvádí. Koneckonců víme to všichni, kteří se tím zabýváme. Přesto se nedělá vůbec nic.

Tu jsme se nedozvěděli a nedozvíme, protože jsem přesvědčen, že vláda na to nemá ani odbornou kompetenci, ani odvahu, protože ty odpovědi nejsou úplně populární. Neexistuje penzijní reforma, která nastaví dlouhodobě udržitelný systém, která by občanům mohla říct: budete platit méně, budete brát víc a nepůjdete později do důchodu. Takhle to bohužel nefunguje a vláda jiné informace než populistické občanům dávat nechce.

Druhá poměrně zásadní výhrada vůči tomuto návrhu rozpočtu je jeho nízká investiční aktivita. Jak budeme rekordně vynakládat prostředky na vědu a výzkum.

Já nechám domluvit pana ministra kultury.